Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, žádný limit jsme tedy neschválili. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první je s přednostním právem přihlášená paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, po ní pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale opravdu nešlo o tak efektivní pomoc, jakou už tehdy jsme mohli schválit, pokud bychom schválili některé pozměňovací návrhy, které tady byly předkládány, jeden z nich i můj, který vlastně dnes velmi nápadně připomíná ten současný tisk.

Cíl zachovat pracovní místa máme asi všichni společný.

Teď chci jenom velmi stručně zdůvodnit, jak konkrétně to řešení vypadá.

To znamená, ta podpořená firma bude moci využít až u 100 svých zaměstnanců nástroj odpuštění odvodů na tři měsíce, to všechno zůstává stejné, podmínka 90 % udržených zaměstnanců i tedy nesnižování mezd pod stanovenou úroveň, tak jak novela předpokládá, to všechno zachovávám stejné.

Takže proto tento pozměňovací návrh. Věřím tomu, že cíl bude splněn, jak ten, který byl zamýšlen celou touto novelizací už od předkladatelů.

Děkuji. Já bych jenom rád připomněl neformální dohodu, že u bodu ve zkráceném jednání se neuplatňují faktické poznámky. Říkám to proto, že tu mám žádost o vystoupení s faktickou poznámkou. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní ministryně, milí kolegové, milé kolegyně, začnu možná netradičně. Chci ocenit paní ministryni a ten materiál, který v této chvíli projednáváme. Aspoň z veřejných zdrojů, pokud jsem sledoval vnitrokoaliční debatu, tak paní ministryně prosazovala v rámci svých možností širší podporu. Vím, že byly jiné návrhy uvnitř vládní koalice, takže tohle šlo určitě správným směrem.